Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, toto je jeden ze dvou návrhů zákona, kterým se mění zákon o Policii ČR a některé další zákony.

Za tímto účelem je součástí návrhu nastavení významných limitů pro využití tohoto postupu.